Zawadil, vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby.

Konec citátu.

To je šílené!

Protože vy jste říkala, že tady tuto věc, spolupráci nabízíte, že chcete ten dobrý výsledek.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. A nyní tedy vyhlašuji pauzu dvacet minut na žádost klubu ODS, takže se tady sejdeme.